Chci také zdůraznit, že se jedná o špičkové umělce, kteří procházejí napříč jednotlivými žánry.

Také je důležité říci, že vedle institucí, které jsou v uvozovkách kamenné, tak velká většina lidí, která těmto sektorům působí, jsou lidé, kteří pracují jako OSVČ nebo v malých firmách a pro které je toto vlastně, to, že jsou na tzv. volné noze, základní způsob obživy.

A já chci při tomto vystoupení apelovat nejenom na to, abychom pomohli tou formou zákona, který tady je teď připraven, ale abychom si jako Poslanecká sněmovna byli vědomi nezbytnosti kultury, potřebnosti kultury pro život v naší zemí, a také na to musí tedy navázat nějaké konkrétní kroky.

Musím přiznat... Já vám rozumím, pane poslanče. Požádám sněmovnu o klid.

A vedle toho, už jsem tady mluvil o potřebnosti kultury, také to, že musíme konkrétně pomoci.

Musíme ale, dámy a pánové, říci, že program COVID Kultura I, se ukázal jako neúčinný a neefektivní.

Jednalo se zhruba o necelých 200 milionů korun. Byl to tedy program, který se ukázal v tomto ohledu jako nefunkční, zrovna v té kritické době, která byla tak zapotřebí. Vláda, Ministerstvo kultury, Ministerstvo průmyslu a obchodu to prezentují jako veliký úspěch. Musíme si ale říci, že to nejsou žádné nové peníze. Že se do COVID Kultura II přesunuly jenom ty nevyčerpané částky z toho předchozího programu, a každopádně se jedná u sumu, která je malá. Podmínky tohoto programu už jsou mnohem více diskutovány přímo s kulturními aktéry, takže obsahují řadu velice užitečných opatření, ať už těch, která směřují na projekty a na firmy, které působí v oblasti kultury, tak na ty, která směřují na OSVČ.

Týká se to zejména seniorů, týká se to těch, kteří pobírají mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nebo studentů.

Samozřejmě je zapotřebí pomoci i v některých jiných věcech, jako je odpuštění záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ v kultuře, znovuzavedení Pětadvacítky, prostě další možnosti, jak tyto cesty najít. A to, co se v současné době možná jeví jako velmi předčasné, kdy se nacházíme nikoliv uprostřed, ale bohužel pořád ještě pod vrcholem té krize, je také zapotřebí přemýšlet nad tím, co bude potom. To znamená, jak tento sektor bude fungovat ve chvíli, kdy se, jak my pevně věříme, podaří druhou vlnu epidemie utlumit a kdy se bude život v naší zemi snad vracet zpátky do běžných kolejí, a tedy přemýšlet nad tím, jakým způsobem by měla být ta jednotlivá restriktivní opatření rozvolňována. V tuto chvíli je to velmi jednoduché.

A moje poslední prosba, moje poslední žádost, směřuje právě k paní ministryni financí. Je zjevné, že se jedná o nějakou dílčí pomoc, která v současné době se týká těch, kteří nemohli díky tomu, jak byl mimo jiné špatně napsaný COVID Kultura I, vlastně čerpat žádnou podporu. My se ale musíme bavit o tom, jakým způsobem pomoci kulturnímu sektoru i v dalších a dalších měsících na jaře. Já na to velmi naléhám, protože si myslím, že některé škody se dají napravit, a některé škody už se ale napravit nedají vůbec.

Myslím si, že v těch objemech, které vláda vyplácí na kompenzaci dopadů koronavirové krize, jsou částky, které by výrazně pomohly sektoru kultury, nízké. A proto, paní ministryně, žádám o to, abyste velice dobře zvažovala to, jakým způsobem těmto lidem pomoci.